Bohužel totéž nemohu říci o návrhu, který je z naprosto stejné kategorie, který hovoří o tom, že by se z důvodů, které vůbec nemohou nijak souviset s tou dnešní krizí, a to je návrh, aby se nemohly podávat exekuční návrhy.

Ta dnešní krize se nedá řešit zákony, to je hluboký omyl. Naprosto chápu to rozhodování, že jsme pomohli našimi rozhodnutími, lidmi, finančně apod. a možná i nějakou ochranou.

Nikoliv nároky, které vznikly dnes, ale vznikly před mnoha lety. Já děkuji za to, že se snažíme dodržovat čas, který dávám jen tak orientačně, jak říká můj předřídící pan místopředseda Pikal, motivačně. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Takže evidentně tam nějaký problém je a měli bychom ho opravit dřív, než nám do něj začnou vstupovat noví dlužníci, kteří pravděpodobně budou velice brzo přibývat.

My jako Piráti samozřejmě podporujeme zastavování marných exekucí, které jsou dlouhodobě nevymahatelné a které zbytečně ten systém zatěžují. Stojí to samozřejmě nějaké peníze a nic se nevymáhá.

Děkuji za pozornost.